To je tedy příprava na zítřejší ráno tak, abychom věděli, jak budeme pokračovat, abychom využili ten čas.

Takže vyhlašuji přestávku na poradu klubu Úsvit do 19. hodiny.

Pokračovat budeme panem poslancem Fiedlerem, který je řádně přihlášen do rozpravy, a to až poté, až bude změna toho pořadí prohlasována, protože nyní hlasovat o tom nemůžu nechat vzhledem k tomu, že není možné podle jednacího řádu zařadit hlasování při přípravě té přestávky.